Za ministra spravedlnosti Pavla Blažka vystoupí pan ministr dopravy Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo.

Vzhledem k těmto skutečnostem není předávání odsouzených mezi Českou republikou a Srí Lankou v současné době vůbec možné. Z tohoto důvodu je sjednání předkládané smlouvy považováno za velmi účelné, neboť smlouva umožní spolupráci České republiky a Srí Lanky při předávání odsouzených osob. Odsouzeným tak smlouva poskytne možnost vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož jsou občany, a v prostředí, které usnadní jejich návrat do společnosti. Sjednání smlouvy je v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky a rozšíří možnosti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. Provádění smlouvy bude náležet do působnosti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí. Náklady spojené s prováděním smlouvy budou pokryty z rozpočtových kapitol těchto resortů, přičemž dopad na státní rozpočet bude bezvýznamný. Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Hayato Okamura.